S přednostním právem pan místopředseda Okamura. Faktická poznámka reaguje na rozpravu, nikoli na řečníka.

To si snad děláte legraci!

Nechte toho! Takže nechte si prosím tyhlety poznámky.

A k těm, co říkají, že bychom nemuseli dneska stihnout to projednat: prosím vás, opět to na mě nehrajte, vážený pane poslanče, přece od 11 hodin je tady schůze na ukončení zneužívání dávek nepřizpůsobivými. Jestli to prohlasujeme rychle, v což doufám, že to nikdo nebude blokovat, ani Piráti, tak se přece vrátíme k této schůzi, máme čas do 14 hodin.

Všechny body zvládneme.

My jsme pro všechny návrhy, které jsou dneska na programu, nemáme s tím vůbec problém.

Děkuji, pane předsedo, za slovo. Já se opravdu vrátím k věci, vrátím se k dětským skupinám a ráda bych vás seznámila se stanoviskem poslaneckého klubu hnutí ANO. Velice podporujeme kompromisní návrh, který vznikl na základě dohody většiny poslaneckých klubů, a každý z nás musel udělat nějaký z ústupků.

Jenom k paní ministryni, prostřednictvím pana předsedajícího: chápu, že to bylo velice krvavé se na tomto domluvit, ale cílové skupiny, které tuto službu využívají, velice kvitují, že to zůstává dětskou skupinou.

Chtěl bych říci, že nemám nic, co bych měnil na svém názoru, který tady říkám již možná rok.

Ve druhém čtení bylo načteno mnoho pozměňovacích návrhů, jak všichni asi dobře víte, my jsme byli přesvědčeni, že žádný z těch pozměňovacích návrhů nemůže vylepšit špatnou verzi, s kterou přišlo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a asi si dobře pamatujete, že především na náš návrh tento návrh zákona byl vrácen do druhého čtení, aby mohl být přepracován.

Nikoho nevidím, rozpravu končím. Tedy poprosím paní zpravodajku.

Děkuji.